Jenom bych si dovolil upozornit, aby nevznikla nějaká nedorozumění, že na základě usnesení Poslanecké sněmovny je stanoveno, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Takže bych chtěl tímto požádat, aby se členové vlády řídili tímto usnesením Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat v projednávání.